Prosím, ujměte se slova, pane ministře, jestli tu jste. Pane ministře, je váš materiál.

Já si myslím, že máte k dispozici materiál, který vám poskytuje informaci o tom, jak fond hospodařil.

V této chvíli rozsah těch prostředků, který se dával na filmové pobídky, byl zhruba asi 800 mil.

Je to dáno tím, že se nám vlastně do země skutečně žene velké množství finančních prostředků zahraničních společností.

Možná podobným způsobem, jako jsme to učinili v roce tomto. A hlavně bychom se měli bavit i o způsobu, jak bude státní fond do budoucna fungovat. Protože vlastně nejde jenom o to, abychom tady pomocí fondu zaměstnávali naše řemeslníky, kteří se točí kolem filmu, ale abychom se sami stali i těmi producenty.

Takže myslím, že můžete klidně hlasovat pro. Děkuji. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 655/1.

Děkuju, tak já budu rychlý.